Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tady zaznělo slovo nebo spojení kolektivní paměť.

Já bych tady jenom připomněl, jak se s kolektivní pamětí zacházelo v padesátých letech a v letech následujících, v letech komunistické totality.

Děkuji za pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Prosím, než budete tento tisk komentovat, přečtěte si ho. Nikdo ho nechce změnit, nikdo nechce zrušit ty věci, které tam dneska jsou. A navíc, pokud je to vaše výsostné přání a tento návrh podpoříte, věřte, že to klidně obrátíme a dáme první Den boje za svobodu a demokracii a poté Mezinárodní den studenstva. Děkuji paní poslankyni Kateřině Konečné za faktickou poznámku a nyní s faktickou poznámkou ještě paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Bez toho tento návrh, zasahující do principiálních pilířů našeho národa, je opravdu velmi nevěrohodný. Zakončím jenom konkrétní vzpomínkou na jednoho svého kamaráda, jehož otec byl mezi těmi studenty, které tady tak pateticky citoval pan kolega Grebeníček.

Nijak neomezuji všechny ostatní, kdo se hlásili, ale čas pro technickou poznámku vypršel. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Najděte si ten tisk, je krátký, má jenom pár vět. Vy jste ještě pořád v zajetí diskuse o lustračním zákonu. Tady se bavíme úplně o něčem jiném o historii, kdy komunistická strana tehdy Československa ještě nevládla v této republice. Chceme se vrátit k tomu, k čemu se hlásí celý svět. Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi a nyní se vrátíme do rozpravy.